Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi navrhnout nový bod programu této schůze, a to bod, který už jsme na minulé schůzi schválili, bohužel se ho nepodařilo projednat.

Dokladuje to i usnesení zemědělského výboru, které se k tomuto tématu sešlo, které si dovolím krátce ocitovat. Zemědělský výbor Parlamentu České republiky za prvé žádá Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí a jejich podřízené organizace, aby zajistily na postižených územích povolení výjimky na cílenou povrchovou aplikaci Stutox II. Tato aplikace bude v omezené dávce povolována individuálně na konkrétní zemědělský pozemek, a to po osobní návštěvě zaměstnance Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v daném zemědělském podniku. Za druhé.

Za třetí. Žádá Ministerstvo životního prostředí, aby připravilo národní dotační titul za účelem kompenzace alespoň části ztrát, které vznikly zemědělcům v postižených oblastech. To, že se sešel zemědělský výbor mimořádně k tomuto tématu a udělal toto usnesení napříč politickým spektrem, myslím, že je potvrzením toho, že nejedná slovy pana premiéra o žádnou účelovku. Situace je opravdu vážná a nesnese odkladu.

Dovolím si navrhnout projednání tohoto nového bodu variantně, a to buď v úterý příští týden po pevně zařazených bodech, nebo ve čtvrtek po písemných interpelacích, anebo v pátek příští týden jako první bod po pevně zařazených bodech.

Děkuji, pane poslanče. Mám tady zaznamenáno pro následné hlasování včetně těch tří variant, které jste zmínil a o kterých budeme postupně hlasovat v tom pořadí, jak jste je přednesl. Nyní vystoupí s návrhem na změnu schváleného pořadu schůze paní poslankyně Pekarová Adamová. Tato její přihláška se týká bodu číslo 296, pozemní komunikace. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je to problematika, která nám může připadat až taková marginální, ale praxe ukazuje, že marginální zdaleka není.

Náš návrh zákona toto řeší, na tuto praxi reaguje.

Ta změna je strašně jednoduchá.

Poměrně jednoduchá věc.

A lidé to ocení. To je můj požadavek. Chci to zařadit jako bod číslo dvě dnes po třetích čteních.